Velmi se tomu brání.

Myslím si, že školství a lidem pracujícím ve školách už dochází trpělivost a pan ministr by měl jasně říct, jestli chce školství podporovat, nebo ne. Musíte si uvědomit, že to, že tady dneska sedíme, to, že já můžu mluvit do toho mikrofonu a vy mě slyšíte z reproduktorů, to, že tady svítí světlo, to, že jste oblečeni tak, jak jste, tak to je jenom díky školství. Jenom díky předávání znalostí z generace na generaci. Možná vy takový názor nemáte.

Pan ministr financí tvrdí, že ty peníze nejsou, že musí přidat, že by zvýšil schodek státního rozpočtu o nějakých 15 nebo 18 miliard.

Dejte to na školství! Ano, je to tak, že když to tam dáte, tak ani po to volební období čtyř let se to možná v nějakých vašich preferencích neobjeví, protože investice do školství je dlouhodobá. A pokud nějaká vláda, nebo vaše vláda, nebo další vláda nebude mít odvahu ty peníze do školství vložit a nebude mít odvahu počkat si na výsledky až za těch deset let, tak to školství bude v čím dál tím větší krizi. Školství není schopno konkurovat veřejnému i soukromému sektoru. Nejsme schopni přitáhnout další a další lidi na učitelské pozice. Děkuji vám za pozornost. Bohužel pan ministr má zjevně důležitější věci na práci než to, co má dělat, to znamená pracovat v Poslanecké sněmovně. Děkuji vám za pozornost. Pan poslanec Chalupa, kterému tímto dávám slovo. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Musím přiznat, že co tady říkal můj předřečník, s tím bych asi souhlasil. Ono to zní velice hezky. Ono se to teď hezky říká. Takže bych spíš rád slyšel, co vy jste tady udělali za těch minulých dvacet let pro to, aby to školství vypadalo jinak. To zaprvé. Zadruhé, školství je problém. Ale problém je dneska i výchova v rodinách. Já třeba vím o vysokých školách, které nevědí, co s penězi. Takže ten problém my si uvědomujeme. A rozhodně se podívejte na volební programy, jak to tam ty strany řeší. Samozřejmě koalice je problém. Ale to vy víte stejně dobře jako já. Vám se nepodařilo prosadit ty věci. A nám se to mělo podařit za tři roky? S přednostním právem pan předseda Michal Kučera, poté s řádnou přihláškou pan poslanec Vácha. Děkuju za slovo. Mně samozřejmě přijde velmi úsměvné, když někdo po čtyřletém volebním období, po čtyřech letech vlády hnutí ANO, ČSSD a strany lidové, se odvolává na to, co bylo před dvaceti lety. Vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, dnes ty účty skládáte vy. A výsledky této vlády v oblasti školství jsou naprosto tragické. Odpovědí vám budiž současná stávková pohotovost učitelů. To je odpověď na politiku této vlády. A prosím, nevymlouvejte se na koalici. Každá vláda je koaliční a každá vláda dělá kompromisy pro to, aby byla schopná vládnout.

Odpovím prostřednictvím pana předsedajícího.

Tak já myslím, že to je snad jasný argument, jasné číslo. Schválený rozpočet na vysoké školy o miliardu nižší mezi rokem 2015 a 2016.

Děkuju za slovo. Já jsem z Ústeckého kraje a tady někdo řekl, že vysoké školy mají tolik peněz, že nevědí, co s nimi.

Víte, kolegové, nezlobte se, nechci použít hrozné slovo, které se do Sněmovny nehodí, ale ta liberalizace, kterou jsme tady všichni předvedli za těch posledních 25 let vysokého školství, ta ho tak zprznila, promiňte, že to tak řeknu, že bychom se měli všichni stydět. Přestaňte si tady vyčítat donekonečna, co kdo udělal, a pojďte něco konečně pro ty školy udělat.

Prosím vás, pojďme to změnit. To je to podstatné. Já s panem Foldynou souhlasím, vaším prostřednictvím. Podepíšu všechno, co jste řekl. Já jsem stále nespokojený občan a to, co vy říkáte, vnímám taky.